Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani predsedniče Saveta DRI sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ja ću svoju diskusiju, svoje izlaganje započeti na sledeći način. Sećam se dobro svog profesora iz onih školskih studentskih dana, koji nas je naučio šta je to društveno koristan, a šta društveno nekoristan rad. Tu lekciju sam zapamtio za čitav život i kroz čitav svoj radni vek, svoju karijeru, trudio sam se da ono što radim bude društveno korisno i cenio sam tuđ rad koji je bio koristan za društvo. Zašto sam ovako započeo izlaganje? Reći ću vam tamo negde u toku izlaganja. Da krenemo redom. DRI je najviši državni organ, kako ste i sami izneli u svom izveštaju, revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, Ustavom Republike Srbije, ona je ovlašćena i zadužena da kontroliše izvršenje svih budžeta. Samo stalna je i podleže nadzoru Narodne skupštine, kojoj je odgovorna. Ona ima važnu ulogu u jačanju odgovornosti nosilaca javnih funkcija, a u kojoj meri će DRI ostvariti tu ulogu, zavisi od kvaliteta odnosa koji uspostavi sa okruženjem. U tom smislu, najvažnija je saradnja sa Narodnom skupštinom i sa javnošću.

Ti su vaše reči. Ovog momenta želim da iskažem svoje ogromno zadovoljstvo celokupnim radom i rezultatima koje postiže DRI. Veoma sam zadovoljan vašim uvodnim izlaganjem, poštovani doktore Duško Pejoviću i objašnjenjima koja ste davali na izlaganja pojedinih poslanika. Bilo mi je, mogu reći, u trenucima i teško, što bi mlađi rekli „smorno“ da slušam kako vas neko ubeđuje da radite ono što vam nije posao i da izlazite van svojih ovlašćenja. Ja ne spadam u one ljude koji kažu – ma možete malo da kraduckate, ali malo, nemojte mnogo. Državna revizorska institucija je jedna od najvažnijih institucija u ovom društvu i svakako je jedna od najzaslužnijih što postižemo ovakve uspehe na ekonomskom planu. Vratiću se vašem izveštaju.

U drugom delu daju se podaci o poslerevizionim postupcima i po izveštajima o reviziji. U trećem delu, koji sadrži podatke o propisima koji su izmenjeni ili doneti na osnovu nalaza sadržanih u izveštajima DRI i merama koje su preduzete u 2018. godini, mi vidimo da li su one izmene propisa i zakona, gde smo i sami učestvovali, dali određene rezultate. I četvrti deo, koji sadrži preporuke za izmenu, odnosno donošenje propisa koji bi na prikladniji način uredili finansijsko upravljanje i transparentno korišćenje javnih sredstava. Idemo dalje. Prema članu 40. Zakona o reviziji, revidiraju se subjekti u čijem su poslovanju bile otkrivene nepravilnosti koje nisu otklonjene u toku obavljanja revizije - dužan je da podnese instituciji izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti, tzv. odazivni izveštaj, o kome ste i vi govorili, u roku koji odredi institucija, a to je 30 do 90 dana. Vi ste nama u Izveštaju napisali i to lepo objasnili, da ste u prvom kvartalu 2018. godine dobili od subjekata koji su bili revidirani tokom prethodne 2017. godine, u skladu sa datim rokovima, za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te odazivne izveštaje. Analizom tih odazivnih izveštaja, 21 subjekat revizije nije dostavio dovoljno odgovarajućih dokaza neophodnih za ocenu verodostojnosti odazivnog izveštaja, pa je sprovedena provera verodostojnosti odazivnog izveštaja. Cilj ove provere bio je pribavljanje odgovarajućih i dovoljnih dokaza za izricanje mišljenja o verodostojnosti odazivnog izveštaja. Vi ste naveli da ste proverili 20 odazivnih subjekata revizije i utvrdili da je 11 odazivnih izveštaja verodostojno, dok devet odazivnih izveštaja nije dalo verodostojan prikaz mera preduzetih radi ispravljanja stanja iskazanog u revizorskom izveštaju. Ja ću ovde navesti ono što stoji u vašem izveštaju, zbog javnosti, da vidimo kod kojih to subjekata iskazano stanje nije bilo dobro: grad Valjevo, opština Lučani, Turistička organizacija opštine Lučani, Dragačevo, Guča, Centar za kulturu i sport opštine Lučani u Guči, opština Preševo, Dom kulture "Abdula Krašnica" Preševo, predškolska ustanova "8. mart" Preševo, Apoteka Bor, Apoteka Šabac. Nakon ocene verodostojnosti odazvanih izveštaja, kao i provere istinitosti izvoda o merama ispravljanja, institucija je sačinila 197 poslerevizionih izveštaja. Ovaj podatak je veoma bitan. Od tih 197 poslerevizionih izveštaja, zadovoljavajuće je bilo 176. Znači, vaša revizija je dala rezultate. Oni su postupili onako kako ste ih savetovali. Međutim, nezadovoljavajuće je bilo ukupno 21, i to - kao kršenje obaveze dobrog poslovanja ocenjeno je 17, a kao teže kršenje obaveze dobrog poslovanja četiri.

Kroz svoje školovanje sam naučio, kada analiziramo greške, kada pronalazimo greške, veoma je bitno da se uspostavi tzv. povratna sprega. Znači, došli smo do određene faze kada smo ustanovili da pojedini subjekti nešto nisu uradili kako treba, da su učinili nešto što nije bilo po propisima i dali ste im savet kako da to isprave. Šta znači ta povratna sprega? Sada je bitno, veoma bitno, da se ustanovi da li je u pitanju slučajna ili sistematska greška. Ako je u pitanju slučajna greška, onda one koji su odgovorni, tj. protiv onih koji su odgovorni treba preduzeti odgovarajuće mere. Ako je u pitanju sistematska greška, treba videti da li je možda u pitanju neki zakonski propust ili neka zakonska neusaglašenost, a to je u stvari posao za sve nas. Znači, kako ste vi odgovorni za svoj deo posla, tako smo zajedno, i vi i mi, ali i Vlada Srbije, odgovorni da zaokružimo čitav sistem i da ispravimo neke stvari, kako se u narednom periodu greške ne bi događale. U tom smislu, posebno je bitno da ste u svom izveštaju dali jedan pregled preporuka za izmenu i dopunu propisa. Vi ste naveli propise kod kojih je potrebno da se izvrši odgovarajuća izmena ili dopuna, a na jednom mestu čak i da se donese propis koji uopšte nije donesen. Ja ću ih samo nabrojati, neću govoriti šta ste vi to predložili, a svakako da to imamo u obzir. Prema vašem predlogu, potrebno je izvršiti određene izmene u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o donacijama i humanitarnoj pomoći, zatim, Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, određene izmene i u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Određene izmene treba učiniti i u Zakonu o javnoj svojini, zatim, Zakonu o visokom obrazovanju, u Zakonu o javnim nabavkama, Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, tj. Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Ima još dva: Zakon o odbrani od grada i Zakon o ozakonjenju objekata. Ali, predložili ste i da se donese propis, koji nije donesen, a odnosi se na to da se zakonom uredi zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika. Ionako sam prekoračio puno vremena, ovim bih zaključio, uz napomenu da u potpunosti podržavam vaš izveštaj. Glasaću za njegovo usvajanje. U potpunosti se slažem sa uvodnim izlaganjem koje je iznela dr Aleksandra Tomić, kao predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i u onom delu gde oni podnose predlog zaključka, gde se kaže da kod većine revidiranih korisnika javnih sredstava nije uspostavljen sistem interne kontrole na način da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa propisima, te u tom delu moramo povesti zajedno više računa. Hvala vam i čestitam na uspesima.

Poštovani gospodine Pejoviću sa saradnicima, koleginice i kolege, zadovoljstvo je čuti ovoliko dobrih i lepih reči o samoj instituciji, o izveštaju. Posebno je meni zadovoljstvo s obzirom da sam član Odbora za finansije i član pododbora za reviziju. Ali, ono što je na mene ostavilo utisak je nešto što se nalazi na drugoj ili trećoj strani izveštaja, nešto što ja u svojim govorima mnogo ovde zloupotrebljavam, da kažem, pod znacima navoda. Uvek govorim – kad čovek ima cilj, ima i rezultat, a vi ste stavili nešto što ja pomenem u svakom govoru. To su misija i vizija. Za divno čudo, za nezavisnu instituciju ta misija i vizija se slažu sa misijom i vizijom, pre svega, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa misijom i vizijom Vlade Republike Srbije i misijom i vizijom svih nas poslanika ovde iz većine, odnosno iz vladajuće koalicije. To je jedna zdrava, bogata, uređena Srbija, Srbija budućnosti. To se vidi iz vaše misije i vizije. To se vidi i iz vašeg dosadašnjeg rada. Pomenuli su svi 2005. godinu, datum kada je ponovo krenula DRI. Imalo je tu turbulencija, imalo je padova, uzlaza, imalo se i problema, pre svega, kadrovskih, organizacionih, prostornih. Kad kažem mi, mislim na Odbor za administrativne poslove, koji je znao da razume i vaše potrebe za novim kadrovima u zadnjem periodu i za vaše probleme sa prostorom. Sećam se kada smo prvi put dolazili kod vas: bilo je lepo, zdravo, zagušljivo i bilo nas je mnogo na malom prostoru. Sada je to već mnogo bolje. Ono što posebno želim da istaknem, jer govoriti iza kolege Arsića, iza koleginice Aleksandre Tomić, iza gospodina Kovačevića, koji su bezmalo rekli šta sam i ja hteo da kažem, vrlo je teško, ali ono što posebno želim da istaknem jeste što vi radite kontrolu trošenja javnih sredstava. Javnih sredstava koja su nam, hvala Bogu, i vidi se to, sve veća i veća i imamo sve više i više sredstava koje možemo upotrebiti za nove investicije, za razvoj, za razvoj naše države. To su sredstva koja su teško zarađena i jedan čovek se mnogo trudi da ta sredstva donese, da otvorimo novu fabriku, jer nova fabrika doneće i nova radna mesta, nova radna mesta doneće poreze i doprinose, doneće priliv i prihod u budžet. Vi ste tu da sprečite neke tamo koji bi da zavuku ruku. Vidi se iz vašeg izveštaja da je mnogo ljudi koji su grešili u svom poslu, koji nisu imali namerne greške, koji nisu imali zadnje namere. Vi ste njih lepo posavetovali, upozorili, dali mogućnost da sve to u odazivnom izveštaju isprave. Neki to nisu shvatili u prvom trenutku kao savet.

Video sam zadovoljstvo u njemu. Znači, shvatio je da je njemu to bila pomoć, a ne nešto što je nametnuto. Za onaj drugi deo, za one koji hoće da zavuku ruku u ćup i da uzmu, ne pet miliona, ne 500 hiljada, ma ni pet evra, vi ste tu da sprečite to i da taj novac ostane tu gde i treba da bude. Mislim da smo i kod subvencija došli do nekih lepih zaključaka u svim onim našim divnim razgovorima. Subvencija da, ali subvencija koja će krajnjem korisniku, koja će potrošaču pomoći. Neće mu povećati cenu neke naše usluge u javnim preduzećima, već će upravo tu subvenciju upotrebiti da tehnički i tehnološki podignemo nivo, da imamo bolji kvalitet usluge, a da krajnji korisnik to ne plati. Plati on to kroz budžet, ali nećemo svi mi, kao fizička lica, kao privredni subjekti, plaćati. U zadnjem trenutku javno preduzeće za snabdevanje vodom sve manje i manje koristi subvencije. Zato što su stali na zdrave noge, zato što zdravo posluju i zato što poštuju nekakva pravila. Ono što bih posebno, a mislim da je to i Goran Kovačević pomenuo, to je ono što ste vi uradili da najzad imamo spisak, ja bih rekao spisak, ili kako god ga nazvali, imovine. Od lokala, pa do države. Mi smo ovde, makar ovaj saziv, već četiri, pet puta pomerali rokove da se nešto uradi. Pravu pomoć imamo od vas, jer mi i ne znamo koliko imovine imamo i koliko smo bogati na lokalu. Neki znaju, znaju i za svaku garažu, znaju i za svaki hektar zemljišta, svaki ar zemljišta, znaju za svaki stan za koji niko ne zna ili za neki poslovi prostor. Nemoguće da se sve to koristi, a da mi to nemamo uknjiženo, da nemamo prihode i da je to negde virtuelno. Kad neko vidi da smo finansijski jaki, onda će nam i pomoći. Tu bih završio, pošto stvarno ovo je bila divna i duga diskusija. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče Saveta DRI, poštovane kolege, poštovani građani, dan koji smo čekali, može se reći, jako dugo, imajući u vidu da je ovo prva rasprava ovakve vrste u Narodnoj skupštini, i to je prva rasprava u kojoj mi upravo pričamo sa DRI. Znači, pričamo sa ustanovom koja, između ostalog, služi upravo da zaštiti budžet, i to čiji budžet, pa upravo budžet građana Srbije. Da li je to lokalni budžet, da li je republički, da li je u pitanju javno preduzeće, sve to što se nalazi u budžetima koje kontroliše DRI upravo su sredstva građana Srbije. Veoma je važno to što do sada građani nisu imali prilike da vide te ljude. Evo, to je ta ekipa, to su ti ljudi.

Upravo to je taj način na koji može da se posluje u državnim institucijama. Ono što imamo od 2012. godine je upravo je posvećenost, pre svega i pre svih, upravo Aleksandra Vučića i Vlade, pa sad na poziciji predsednika države Republike Srbije, a to je posvećenost rezultatima, posvećenost poštenog odnosa prema građanima. Upravo taj pošten odnos prema građanima je, između ostalog, u jednom delu, da li je on skroman i koliki je ne moramo meriti, ali je vrlo značajan taj deo koji ostvaruje i koji može da napravi i za koji garantuje DRI. Mi svakako ovde imamo problem da ti nalazi, koje smo videli, koji su zaista za svaku pohvalu… To su, verujte, hiljade i hiljade strana izveštaja, a da bi došao do hiljade strana izveštaja ovog DRI, ove Državne revizorske institucije, oni pregledaju na desetina hiljada različitih akata, dopisa, ugovora, prepisa, dogovora. Sve ono što prođe kroz njihove ruke, to su zaista kilogrami, tone materijala, odnosno tone predmeta, tone listova. Ono što je dobro ovaj izveštaj je vrlo precizan, vrlo jasan i tu nema nepoznanica.

Kad kažem jačeg rezultata, mislim na rezultate odzivnog rezultata, odnosno šta je postignuto sa tim. Zamolio bih, ako je uopšte moguće, evo, ovde imamo izvešta šta je urađeno u 2018. godini, hajde da napravimo presek na kraju 2019. godine u odnosu na ovo što je izveštavano za 2018. godinu i da vidimo kakva su pomeranja i šta je urađeno upravo u tim institucijama koje su kontrolisane u 2018. godini.

Podsetiću na 2015. godinu. Vrlo je značajno da podsetimo da postoji gradska uprava koja je u svom poslovanju, a u kojoj je gradonačelnik u poslovanju za 2015. godinu uspeo da zloupotrebi svoj položaj, dođe do nelogičnosti, odnosno do poslovanja u kome je neusaglašeno, ni manje, ni više, nego 598 miliona 920 hiljada dinara. Da, građani, 598 miliona 920 hiljada dinara nije usaglašeno u skladu sa budžetom. Budžet je vrlo jednostavna stvar i postoji prihodna strana, postoji rashodna strana gde se tačno zna gde se troše pare koje se pojave u budžetu. U Šapcu je 598 miliona 920 hiljada potrošeno mimo budžetom predviđenih stavki. Između ostalog, u pitanju je gradonačelnik Nebojša Zelenović, koji je svakako, kao i u svakom drugom gradu, kao i u svakoj drugoj opštini jedino odgovorno lice, a to piše u budžetu, ne znam tačno na kojoj strani, ali u budžetu svakog grada piše da je jedino odgovorno lice za trošenje budžeta gradonačelnik, u ovom slučaju Nebojša Zelenović, u jednoj opštini predsednik opštine u drugoj opštini drugi predsednik opštine. Znači, odgovorno lice je gradonačelnik. Između ostalog, tih 598 miliona su na različitim pozicijama, ali samo nekoliko 297 miliona je potrošeno više od odobrenih, aproprijacija 297 miliona, 89 miliona dinara bez validne, verodostojne dokumentacije, 31 milion bez zaključenog ugovora ili bilo kakvog drugog pisanog akta. Zamislite, ovako lepo piše u izveštaju - bez zaključenog ugovora ili bilo kakvog drugog pisanog akta. Znači, neko je u gradskoj upravi u Šapcu, potrošio 31 milion dinara, što kaže kolega, da je pet evra, ali 31 milion dinara bez zaključenog ugovora ili bilo kakvog drugog pisanog dokumenta. Potrošili su 42 miliona bez sprovođenja zakonom predviđenih javnih nabavki. Znači, 42 miliona u budžetu za 2015. godinu. Zašto sam čitao sve ovo, zašto je značajno, a značajno je, pričam o budžetu iz 2015. godine, imamo 74 stana. Državna revizorska institucija je našla 74 stana koji jednostavno ne postoje, koji se ne vode u evidenciji, što je upravo kolega pre mene rekao - ta 74 stava neko vrlo dobro zna gde su, vrlo dobro zna ko ih koristi i vrlo dobro zna da nisu evidentirani u budžetu. Zato što, kada je konstatovano šta je urađeno, na današnji dan te 2019. godine, taj isti gradonačelnik, još uvek zloupotrebljava svoju funkciju, zloupotrebljava budžet, zloupotrebljava sredstva građana Šapca, budžet građana Šapca.

U 2016. godini imamo gradonačelnika koji upravo pred izbore na Skupštini grada Šapca budžetom predviđa 2,7 milijardi kapitalnih investicija, 2016. godine pred izbore. Od tih kapitalnih investicija to je - 500 miliona toplana na bio masu, podzemna i nadzemna garaža, centar za voće, Sava park. Pričamo od 2,7 milijardi predizbornog budžeta. Na današnji dan 2019. godine, tri godine kasnije, nijedan od tih projekata ne da nije urađen, nego nije ni započet. U međuvremenu je konstatovani to što je konstatovano, ali u 2019. godini na današnji dan, gradonačelnik još uvek nije tamo gde treba da bude. Da li on treba da bude u Sremskoj Mitrovici ili u Šapcu, da li treba da bude osuđen ili ne, nije na nama, upravo je na pravosuđu. Ali, šta ćemo kada gradonačelnik upravo zahvaljujući sporosti države ima mogućnost da radi to što radi i da iz godine u godinu troši budžet građana Šapca. Pričam o gradonačelniku koji nastavlja sa zloupotrebama. Pominjemo 2016. godinu, u toj 2016. godini taj gradonačelnik je kupovao glasove. Nije možda je kupovao, možda nije. Postoji i presuda tužilaštva u kome je njegov aktivista priznao da je kupovao glasove. U tom tonskom zapisu kaže – kupujem glasove za gradonačelnika Nebojšu Zelenovića. Glas plaćamo pet do 10, 12 hiljada dinara u zavisnosti od veličine porodice. Šta ćemo sa gradonačelnikom koji je 2016. godine kupovao glasove, a još uvek 2019. godine je na vlasti u Šapcu? Taj isti gradonačelnik, to mu nije dovoljno, u 2017. godini, kada smo imali izbore za predsednika Republike Srbije, sve one koji nisu hteli da glasaju, odnosno ne da glasaju, da rade spisak sigurnih glasova za Vuka Jeremića, tu pre svega mislim da direktora doma zdravlja, na zaposlene doktore u domu zdravlja, u vodovodu, svi oni su ostali bez posla. Pošto su ostali bez posla, bez bilo kakve zakonske osnove, posle godinu dana kada su se obratili sudu, svi su vraćeni na posao i svima će biti nadoknađeni lični dohotci upravo iz budžeta grada Šapca. U tom trenutku kada ovi ljudi ostaju bez posla, on, između ostalog, zaposli veterinara u domu zdravlja jer je veterinar bio na listi njegovih odborničkih kandidata. Sa druge strane vozač predsednika Skupštine, koji je zaustavljen od strane policije, naravno na pokušaju zaustavljanja nije stao, pokušao je da pobegne, zvanično vozač predsednika Skupštine koji je na p.p. poslovima u neprekidnom trajanju, nije imao vozačku dozvolu. Kakva je to gradska uprava koja dozvoljava sebi da vozač predsednika Skupštine radi na p.p. poslovima kao vozač predsednika Skupštine, kada ga zaustavi policija ne može da stane jer nema vozačku dozvolu, pokušava da beži. Pričamo o tome da neko u gradskoj upravi produžava ugovor o radu nekome ne mestu vozača u trenutku kada taj čovek nema vozačku dozvolu.

Ako je neko zloupotrebio 598 miliona 920 hiljada dinara, a zloupotrebio je sigurno, to uopšte nije sporno, ono što je dobro kod DRI to je da vaše izveštaje niko ne osporava. Jedini koji je zaista uspeo svojim ponašanjem da ga ospori je sudija osnovnog suda koji je u prvom stepenu oslobodio odgovornosti gradonačelnika.

Gradonačelnik je kao treći, odnosno najodgovorniji jedini oslobođen u osnovnom sudu da nema dovoljno dokaza. Zar je moguće da neko oslobodi gradonačelnika 598 miliona. Naravno, sreća je da postoji i viša instanca pa kada se žalilo osnovno javno tužilaštvo na Višem sudu u Šapcu on je osuđen pa se on naravno žalio Apelacionom sudu. Sada je Apelacioni sud naravno, imajući u vidu kako to sve funkcioniše, kada se žalio gradonačelnik Zelenović, on nije osporavao nalaz DRI. On se žalio i verovatno će doći do zastarenja slučaja. Jako je bitno da i on zna da je zloupotrebio budžet, ali samo oni u osnovnom sudu koji su sudili to nisu znali da vide. Ono što je dobro i bar to imamo, ne mora, iz nekog razloga ne može da stigne pravosuđe, kada postoji DRI građani vrlo dobro znaju da je to što su oni napisali sigurno tačno i vrlo dobro znaju ko je zloupotrebio budžet. U tom slučaju i u svakom slučaju će presuda gradonačelniku Zelenoviću i njegovom mentoru Dušanu Petroviću svakako biti izrečena od strane građana na sledećim lokalnim izborima. Ono što je dobro, da ne oduzimam previše vremena, imali smo prošle nedelje izbore za Mesnu zajednicu „Majur“, pa su građani Mesne zajednice „Majur“ na izborima gradonačelniku dali jednu ogromnu nulu.

Ono što je još bitnije, kandidati SNS su osvojili oko 1.800 glasova, a kandidati upravo ovog gradonačelnika koji zloupotrebljava budžet su osvojili 300 glasova. Znači, šest puta više glasova je dobila SNS i politika poštenog odnosa prema građanima, politika poštenih i podeljenih subvencija i stranim investitorima i poljoprivrednicima i svima kojima su subvencije potrebne.

Imam osećaj da ovih iz žutog preduzeća ne da nisu vozili trećom i drugom, nisu vozili ni prvom, vozili su u rikverc i to kao Miško u „Ko to tamo peva“ vezanih očiju. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. Zahvaljujem. Predsedavajući, uvaženi predstavnici DRI, dame i gospodo narodni poslanici, dosta smo toga čuli na današnjoj sednici o ulozi i značaju DRI, posebno kada je reč o značaju za javne finansije države i slobodno možemo reći da je DRI dala nemerljiv doprinos jačanju efikasnosti javnog sektora u interesu svih građana Srbije, kao i jačanju transparentnosti i odgovornosti, kada je reč o trošenju javnih sredstava. Dakle, jednom rečju, zbog građana Srbije, DRI proverava da li se javna sredstva troše efektivno, efikasno, ekonomično i konačno u skladu sa zakonom. Naravno, u ovom kontekstu ima primera dobre prakse, ali nažalost ima i primera loše prakse. Mi smo malopre od kolege Birmančevića čuli jedan od primera loše prakse, a ja bih ovom prilikom mogao da istaknem još neke primere koji su uočeni tokom revizija lokalnih vlasti. Ispred mene je Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja opštine Smederevska Palanka. Lično mislim da je ovo najgori primer te loše prakse o čemu smo pričali. On datira od 23. oktobra 2014. godine i tu se kaže da je utvrđeno da nisu otkrivene nepravilnosti iskazane u revizorskom izveštaju i to: u vezi sa preuzimanjem obaveza, jer su na dan 30. jun 2014. godine preuzete obaveze direktnih korisnika budžetskih sredstava utvrđene u najmanjem iznosu od 461.000 dinara, skoro 462.000 dinara, zatim obaveze indirektnih korisnika budžetskih sredstava 622.000 dinara i obaveze ostalih korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća, škole 882.000 dinara, što predstavlja ukupne obaveze u iznosu od najmanje 1.967.000 dinara, dakle bezmalo dva miliona dinara. Zatim, ukupna blokada računa izvršitelja budžeta 15 osnovnih i srednjih škola, pet mesnih zajednica, 10 indirektnih korisnika budžetskih sredstava i četiri ostala korisnika budžetskih sredstva JKP „Palanka servis“, JKP „Vodovod“, JKP „Mikulja“, JKP „Opštinska groblja“, je stalno povećavana i ista je za period od 01. januara 2012. godine do 07. oktobra 2014. godine bila 15.610 dana. Toliko je bila u blokadi. Zatim, ukupno izvršeni aktivni nalozi sa obračunatom kamatom nisu otklonjeni i isti su na dan 07. oktobar 2014. godine iznosili 535.825 dinara. Račun izvršenja budžeta, računi indirektnih korisnika budžetskih sredstava, računi škola i javnih preduzeća.

Zatim, opština Smederevska Palanka, skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće, opštinska uprava, nije otklonila otkrivene nepravilnosti iz oblasti javnih nabavki, pa onda predsednik i opštinsko veće nisu otklonili otkrivenu nepravilnost u vezi sa preuzimanjem obaveza većih od odobrene aproprijacije. Zatim, opština Smederevska Palanka nije otklonila sledeće otkrivene nepravilnosti: nije dostavila dokaze da je odlukom o budžetu opštine za 2014. godinu planirala memorandumske stavke kao prihod, zatim nije obezbedila da se prihod od naplate komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih vozila, zatim naknade od korišćenja građevinskog zemljišta, zakupa javnog zemljišta na određeno vreme za privremene objekte, zakupa poslovnog prostora i prihod od namenskih transfera indirektnih korisnika budžeta opštine uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, zatim opština Smederevska Palanka nije planirala sredstva za finansiranje rada političkih subjekata za 2014. godinu. Zatim, opštinska uprava nije otklonila sledeće otkrivene nepravilnosti, sada da ne čitam sve, nemam dovoljno ni vremena. Jednom rečju, možemo da sumiramo situaciju. Opštinsko rukovodstvo u periodu od 2012. do 2016. godine, kada je opštinom upravljao onaj što ga zovu Kena, inače je poslanik DS, ali poslanik koji ne obavlja svoju poslaničku dužnost, jer su oni u tom tzv. bojkotu, je za jedan mandat ruinirala, devastirala, uništila opštinu, što se sve vidi iz ovog vašeg izveštaja. Dovela taj gradić u stanje, ostavili ih bez struje i bez vode. Ostavili bez jednog segmenta funkcionisanja te opštine. Ukupan dug je bio skoro četiri milijarde dinara. Dakle, to je skoro četiri godišnja budžeta te opštine. Za samo jedan mandat, pazite sada, dok je na čelu Smederevske Palanke bio Radoslav Milojičić Kena, najveće novčane iznose direktno iz opštinske kase svake godine dobijao je FK „Jasenica“, Fudbalski klub „Jasenica“ Samo u 2015. godini na račun ovog kluba prebačeno je ukupno 20.811.000 dinara. Taj novac se zatim sa računa FK „Jasenica“, podizao preko čekova koji nisu imali pokriće, a dnevni iznosi dostizali su čak i 300.000 dinara. Dakle, on je pumpao račune FK „Jasenica“, a onda je izvlačio keš iz istog tog kluba. Sumnjivi poslovi opštine i po svemu sudeći brojne malverzacije koje su trajale godinama, dovele su Smederevsku Palanku do bankrota. Račun opštine u blokadi, što smo malopre konstatovali, i to za oko 800 miliona dinara, a dug iznosi oko 2,2 milijarde dinara, ali na to treba dodati još oko 1,7 milijardi, nakon što stignu brojne tužbe, potraživanja, naplate, kamate i sve ostalo. Dakle, četiri milijarde dinara. Kao što rekoh, ostavio grad bez struje, bez vode, ostavio grad u ogromnim gubicima, minusima i u dugovima za samo jedan mandat. Postoji primer gradske opštine Vračar sa koje ja dolazim. Isto je u pitanju izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja gradske opštine Vračar od 13. oktobra 2014. godine, pa ste tu dali i mišljenje i skrenuli pažnju, pa kaže – skrećemo pažnju na činjenicu da gradska opština Vračar treba da nastavi sa efikasnijim sprovođenjem preduzetih mera radi otklanjanja otkrivenih nepravilnosti. Da sada ne čitam sve, ali ima tu nekoliko zanimljivih stavki. Pokretanje sudskih postupaka za naplatu potraživanja po osnovu izdavanja u zakup poslovnog prostora, to je u pitanju JP „Poslovni prostor Vračar“, tamo je jeziva situacija bila, jeziva. Dakle, hiljade kvadrata poslovnog prostora nestane preko noći. Sad ih ima, a odjedanput sad ih više nema, nestali su. Posebno, kažem, za potraživanja starija od tri godine i potraživanja u slučaju „Tri grozda“ AD Beograd. Onda kaže – usaglašavanje stanja potraživanja sa zakupcima poslovnog prostora i popis i evidentiranje 421 stana, površine najmanje 14.350 kvadratnih metara i vrednosti najmanje milion i 574.000 dinara. Ne znam da li je tačna ova cifra, ali nije to ni važno. Dakle, istu situaciju kao u Smederevskoj Palanci imamo kada je reč o gradskoj opštini Vračar, a sve to podseća i na malopređašnji narativ gospodina Birmančevića, kada nam je predočio situaciju vezanu za Šabac. Dakle, a to je, padne DS sa vlasti, ostavi brojne minuse, dugove i gubitke, konkretno kada je reč o Vračaru ti gubici se mere stotinama miliona dinara, dakle 781 milion dinara ukupnih gubitaka, minusa i dugova. Rekli smo malopre pet hiljada kvadrata, a više je, dakle 5.354 kvadrata poslovnog prostora i 421 sporan stan. Sad, nije to sve, da kažem, da se tako izrazim, pokradeno. Tu postoji određen broj stanova koji su vraćeni restitucijom starim vlasnicima itd, ali svakako je 261 stan ostao enigma na koji način je opština ostala bez 261 stana. Rekli smo da su u pitanju hiljade kvadrata, nestalih kvadrata poslovnog prostora i rekli smo da je ukupan gubitak u iznosu od 781 milion dinara. Nemam dovoljno vremena da čitam izveštaj kada je reč o opštini Paraćin, gde je slična situacija, nijanse su u pitanju, zajedničko je da je na vlasti bila ili DS ili neka koalicija koju su činile stranke koje su proizašle, odnosno proistekle iz te DS. Ovde se nameće jedan logičan zaključak, a to je da gde god su oni vladali ostavili su samo gubitke, minuse, dugove, dugove koje ćemo mi vratiti, dugove koji će građani Srbije vratiti. Pritom, oni su sebe obezbedili, pritom oni su napunili svoje džepove i danas pokušavaju svim svojim performansima i akcijama upravo da se vrate na vlast ne bi li nastavili svoje bogaćenje, a ne bi li građani siromašili, kao što su siromašili u godinama dok su oni vršili vlast. Zato je značajno da građane upoznamo sa ovim izveštajima i sa stvarnim stanjem stvari, u želji da nam se ovakvi primeri više nikada ne ponove. Izvinjavam se što sam odužio malo i svakako ću u danu za glasanje podržati Izveštaj o radu DRI. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Državne revizorske institucije gospodine Pejoviću, na dnevnom redu je i Izveštaj o radu Državne revizorske institucije, čime se Narodna skupština upoznaje sa informacijama o izvršenju Programa revizije za 2018. godinu, ali sa utvrđenim nalazima, mišljenjima i datim preporukama. Na taj način sa jedne strane Državne revizorska institucija ukazuje na značaj svog postojanja, ali sa druge strane takođe jača odgovornost i transparentnost državnih organa i javnog sektora u celini. Program revizije posebno obuhvata budžet Republike Srbije, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, jedinice lokalne samouprave, poslovanje Narodne banke Srbije, kao i javna preduzeća i privredna društva koja su osnovana od strane korisnika javnih sredstava. Svedoci smo sve veće svesti o rezultatima rada državnih organa, takođe smo svedoci i sve veće potrebe za efektivnijim i efikasnijim radom ukupnog javnog sektora. Upravo da bi se zadovoljile te potrebe, neophodne su tačne i sveobuhvatne informacije o rezultatima rada državnih organa, institucija i organizacija, javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave i uopšte svih direktnih ili indirektnih korisnika javnih sredstava. Upravo iz tih razloga Državna revizorska institucija, kao nezavisno kontrolno telo, ima veliki značaj, pre svega zbog preporuka da se državni prihodi raspodeljuju na odgovarajući način u skladu sa zakonom. Tako se doprinosi i smanjenju korupcije i mogućih zloupotreba položaja. Veliki značaj raspravljanja u parlamentu o Izveštaju Državne revizorske institucije ogleda se i u tome što poslanici, kao predstavnici naroda, upravo svojim diskusijama približavaju građanima načine na koje se troši njihov novac i šta tačno podrazumevaju ili obuhvataju postupci revizije. To je i podsećanje građanima, ali i organizacijama civilnog društva da se i sami uključe u procese eksterne revizije u Srbiji. Građani mogu podnositi predstavke u vezi sa nezakonitim trošenjem sredstava i tako zapravo učvrstiti vezu između njih samih sa jedne strane i Državne revizorske institucije sa druge strane, jer ova institucija upravo i ima za cilj poboljšanje života građana borbom protiv korupcije, koja predstavlja veliki problem u svakoj državi, pa i kod nas. Sa druge strane, parlament jeste mesto sa koga se donosiocima odluka stavlja do znanja da novac sa kojim raspolažu nije njihov, već novac građana i da je potrebno da raspolaganje novcem iz budžeta bude predmet kontrole. Važno je sagledavanje problema i njihovo sistemsko rešavanje. Ja sam sigurna da će i u narednom periodu Državna revizorska institucija na adekvatan način doprinositi donošenju zakona, njihovom sprovođenju i kontroli primene zakona i drugih propisa, a posebno bih naglasila značaj saradnje između Državne revizorske institucije i jedinica lokalne samouprave, kako bi se novac iz budžeta trošio na zakonom predviđen način. Zbog ovog kvalitetnog i sveobuhvatnog izveštaja, o kome je zaista dosta mojih kolega govorilo, i kako bih dala dalju podršku u radu Državnoj revizorskoj instituciji, ja ću glasati u danu za glasanje za usvajanje ovog izveštaja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite, kolega.

Izvolite. Dame i gospodo, DRI, iskreno govoreći se tokom jedne godine, kalendarske godine naradi pošteno i to svaki narodni poslanik, bez ikakve sumnje zna. Dakle, nama kada stigne onako baš pozamašan materijal, mi znamo ako nije vreme za budžet, onda je sigurno neki materijal koji stiže od DRI. Dakle, sami znamo koliko je rada potrebno na samo jednom godišnjem nivou kod vaše institucije, uvažavajući taj rad, a i korektan izveštaj koji ste nam dostavili, ja vam kažem ovaj izveštaj smatram da zaslužuje podršku. Meni je uz sve važne stvari, druge važne stvari, o kojima smo govorili danas, posebno bilo interesantno da pogledam dva aspekta ovog izveštaja. Prvi se odnosi naravno na saradnju sa Narodnom skupštinom. To me kao narodnog poslanika, kao što očekujete posebno zanima, i hteo sam da pitam vas da svojim rečima svoju ocenu ili svoj utisak date, ne mora to da bude više od jedne rečenice, ali me zanima da čuje javnost koja ova prati, pa makar i u odloženom prenosu. Kakvi su vaši utisci, vaša ocena saradnja sa Narodnom skupštinom u tekućem sazivu ne sa ovo ili onom strankom ili poslaničkom grupom ocenite svoj odnos sa institucijom. Zašto to pitam? To je potpuno jasno, zato što se razno razni uporno trude da na agresivan način predstave odnos Narodne skupštine i nezavisnih institucija kao nešto problematično i sporno. Optužuju i predsednicu Narodne skupštine, to su učinili danas, ako niste to pratili, Boško Obradović i Demokratska stranka i razni drugi, da je, zamislite, pročitaću vam to – Gospođa Gojković, generator nasilja, i u odnosu prema drugim narodnim poslanicima ali i prema institucijama, iako mi znamo da je, pa bilo bi smešno da nije tragično i tužno, kada Boško Obradović, dokazani nasilnik tako nešto kaže za predsednicu Narodne skupštine. Želim da javnost čuje od vas kako vi cenite odnos sa Domom Narodne skupštine, a u svom izveštaju na stranama 79 i 80 prikazali ste taj odnos u nekoliko crtica, a ja ću reći zašto smatram da on govori da je taj odnos bio korektan. Prvo, zato što, koliko se vidi iz vašeg izveštaja, nadležni skupštinski odbor sa kojim neposredno sarađujete je uvek razmatrao vaše godišnje izveštaje. Drugo, zato što je bilo prilike i te ste prilike koristili da organizujete javnu prezentaciju onih sadržaja koje smatrate važnim i za Odbor i za Narodnu skupštinu i za javnost. Između ostalog, i za programe koji se neposredno tiču te vrste saradnje, Sigma projekat, delotvorna saradnja između Parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija, to ste uradili zajedno sa Skupštinskim odborom. Treće, jer je taj isti odbor sa svim svojim članovima i drugim zainteresovanim narodnim poslanicima održavao sednice izvan sedišta, gde je razmatrao ponovo vaše izveštaje vezane za sve te gradove u kojima je zasedao, ali i za mere koje su preduzete i za efekte koji su postignuti ili nisu postignuti. Četvrto, jer je formiran i Pododbor koji se neposredno bavi onim što vi smatrate da je važno i to dostavljate Narodnoj skupštini, što takođe, ljudi treba da znaju, konačno ili ne konačno, ali jer su razmatrani i sektorski izveštaji koji se tiču revizija budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije, što je odgovor svima koji kažu da nije moglo da se raspravlja ovim sadržajima, da se nije raspravljalo ili da to nije moglo da se čini slobodno. Dakle, radno telo Narodne skupštine, ta je pitanja vezana za budžet raspravljala javno zajedno sa nadležnom revizorskom institucijom i u tome je mogao da učestvuje svaki narodnu poslanik koji je za to bio zainteresovan, ako je bio zainteresovan i to na srpskom jeziku, pošto je bilo pitanja na koji jezik mi reagujemo ili na kom izvlačimo odgovarajuće zaključke. Hteo sam samo da zamolim vas, dakle ne mora zaista od jedne rečenice da kažete kako vi ovaj odnos vidite, a zbog ovoga, ali zbog svega onoga što su govorili svi koji su govorili danas, i iz parlamentarne većine, ali iz različitih opozicionih grupa. Mislim da ne grešim ništa kada vam kažem – svi u ovoj Narodnoj skupštini taj odnos vide kao korektan. Drugo, vaš odnos sa drugim institucijama, pa i onim međunarodnim, zašto je važno, neću sada govoriti o tome duže, jer su otišli oni koji su na to ukazivali, to ćemo mi da raspravimo nekom drugom prilikom, ali zašto je važno da Srbija ima dobar odnos i sa zapadom i sa istokom i na stručnom planu kojim se vi bavite, ali i na političkom planu, koji je naravno, više naš zadatak? To je potpuno jasno, neka bude zaključak danas zbog toga što o tome vodimo računa, cene više i jedni i drugi, daleko više nego ikada ranije, ali neposredno za ono što vi radite, pregovaračka poglavlja, ispravite me, 23, 32 i pet, jesu ono gde ste neposredno angažovani. U dva od ta tri, mi imamo i u ovom Izveštaju Evropske komisije napredak, neko može da kaže manji, neko može da kaže veći, ali napredak. U ovoj trećoj oblasti, isto stojimo kao i lane, ali ukupno stanje u oblasti je dovoljno dobro, pa kao i ostalom za sve, gde su otvorena pregovaračka poglavlja, mora da bude po standardima dovoljno visoko da bi se otvorilo, a otvorena su sva tri ovde. Pričamo ovde o važnim stvarima, pričamo o važnoj materiji. Dakle, kada govorimo i o onim spornim pitanjima kao što su, pa sad se mere već kumulativno stotinama milione štete na opštini Stari grad, u milijardama, čak, čuli ste za Smederevsku Palanku, ili stotinama miliona na nivou Grada Šapca, to su važne stvari i naša je obaveza i niko ne može da nazove političim folklorom ili bilo kakvom kampanjom, naša je obaveza da govorimo o stvarima koje se neposredni tiču građana, to ih se tiče i te kako, ne samo zbog onoga kako je danas u tim mestima, već je naša obaveza kao političara da govorimo zašto je važno da ne dozvolimo da takvim ljudima ponovo kao nekada dopadnu u ruke sve opštine, svi gradovi i Republika sama, onda te katastrofe u stotinama miliona ili u milijardama, mi imamo svuda. Kada kažemo - to je nešto što je neprihvatljivo, mi, dame i gospodo, uvek najviše volimo da kažemo kako to oni sami vide, odnosno šta su u stanju sami da priznaju. Pročitaću vam, kratko je, šta kaže pre samo nekoliko dana čovek koji se, dakle, predstavnik bivšeg režima, danas potpisuje kao visoki funkcioner DS. U trenutku pokajanja ili napada iskrenosti, šta li je već, on objašnjava kako je izgledao trenutak kada ih je narod na izborima smenio, kako su ga oni dočekali i kaže, od svih njih, Koštunica odlazi sa vlasti u anonimnost i učinio je to skromno, a svi ostali, dakle govori on o njima, oni govore o sebi, svi ostali u njihovim redovima su sebi obezbedili vile, devizne bankovne račune ili preplaćena mesta u moćnim bordovima multinacionalnih korporacija. Dakle, na to su trošili vreme na vlasti, zbog toga to imamo i u ovim opštinama i gradovima danas, a zato smo ih imali u svim opštinama i svim gradovima. Dakle, dame i gospodo, ovde je reč o važnim stvarima. Da li je neko uspeo da privremeno, siguran sam, izvrda odgovornost prekršajnu ili krivičnu, to nema nikakve veze sa onom političkom o kojoj smo danas govorili. Narod se lagati ne može, narod ove stvari dobro pamti. Zbog toga, pre samo nekoliko nedelja na Kosovu i Metohiji, narod kaže da u procentu od 90 i plus posto, preko 90%, ove stvari osuđuje, a sa druge strane podržava ozbiljnu politiku iza koje stoji Aleksandar Vučić, SNS, naša parlamentarna većina. Pre neki dan 15 glasova na teritoriji grada Šapca, ovog devastiranog i upropašćenog Šapca, 15 glasova ide kandidatima koji stoje na listi Aleksandar Vučić, SNS i naši partneri, a ovi koji sami priznaju da su isključivo brinuli o svojim vilama, svojim deviznim računima i svojim nameštenjima, dobijaju nula. To je ta politička odgovornost. To je poruka i za Zelenovića, mada i Paunović bi imao šta da nauči odavde. Za Đilasa sam odavno siguran da nikad neće naučiti ništa, baš kao ni ovaj njegov Bastać, ali da se oni malo bave tim svojim problemima i svojim nedelima. Podaci koje nam vi dostavljate u ovim izveštajima, vaši zaključci nikada nisu politički definisani niti vođeni. Ti podaci su nekada bih rekao surovo iskreni, dopadalo se to i nama i drugima ili ne. Zbog svega toga, poslanička grupa SNS će za vaš izveštaj glasati, da znate, naravno, potpuno nezavisno od toga kako ćete vi oceniti saradnju sa ovom parlamentarnom većinom. Ta je odluka već doneta i, da znate, ona je konačna. Naša poslanička grupa, što se vas, gospodo, tiče, veruje i nada se da ćemo tu dobru saradnju, kako je mi vidimo, imati i u budućnosti. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Da.) Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, Milija nije tu, pa je meni pripala čast da u ime poslaničke grupe pokušam da završim. Postoji poslovica da je lako biti izdašan tuđim novcem. Lako je biti izdašan tuđim novcem, ta poslovica se verovatno, to je stara poslovica, i onda odnosila na javni sektor. Lako je u javnom sektoru biti izdašan novcem, jer je on tuđi novac. Vi ste zato tu da to kontrolišete. Budžet je dokument sa planom prihoda i planom rashoda. Vi ste uglavnom tu da svojim mišljenjem, svojom profesijom, svojom strukom pokažete da li se taj novac troši u skladu sa ciljevima koji su zacrtani budžetima Republike, pokrajine, gradova, lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova. Vi ste ti koji treba da čuvate taj novac i da svojim mišljenjem ukažete da se on troši namenski ili nenamenski. Ne znam da li su se revizori koji su se bavili, ali danas je jedan poslanik govorio o tome kako smo mi finansirali nekog Klintona ili neku kampanju u Americi. Taj poslanik, gospodin Ševarlić, nijednim argumentom to nije potvrdio, ali ja imam dokument koji govori sasvim drugačije. U vreme dok su njegovi vladali, a to je bio jedan udruženi zločinački poduhvat, savez lopuža Srbije, dakle, da su za konsultantske usluge u SAD od strane firmi „30 Point Strategies“, „Podesta“ itd. ukupno uplatili 2.369.000 dolara. Ovo je dokument Ministarstva spoljnih poslova, gde se tvrdi da posle 2013. godine takvih uplata u Ameriku više nije bilo, a da uplate koje su tada, verovatno revizori to nisu mogli da iskontrolišu, urađene na osnovu potpisa Vuka Jeremića, a u govor je zaključio Mirko Stefanović. Hajde pogodite ko je Mirko Stefanović? To je stari iskusni diplomata još iz Slobinog vremena. Otac Borka Stefanovića, Vasilije, bio je jedan od direktora NIS, a Borko Stefanović je bio pregovarač prilikom prodaje NIS za onu jeftinu cenu. Toliko su se oni borili protiv Miloševića, toliko su oni pošteni. Dakle, uplatili su Amerikancima 2.369.680 dolara. Imaju i firme, ima sve. Znači, nijedan revizor ne može da utvrdi koliko su oni opljačkali. Toliko bi nam trebalo ljudi da utvrdimo šta su sve pokrali. Takođe, ono što vi ne možete da kontrolišete, a to tvrdi organizacija koja se zove „Financial Integrity“ ili tako nešto, od 2001. do 2010. godine na razna Britanska, Devičanska ostrva, Kukova ostrva, ukupno je izneta 51 milijarda dolara. Znači, udruženi zločinački poduhvat, zajedno sa stečajnim upravnicima, je u prvih deset godina u ovom novom milenijumu izneo ukupno, mimo zakona, od građana 51 milijardu dolara na osnovu privatizacije, odnosno divlje grabizacije koja je usledila posle 2000. godine. Ne samo da je pokraden, proizveo je siromaštvo koje je bilo veoma teško za gledanje. Taj novac kada se štekuje, on se povlači iz platnog sistema. Prema tome, prouzrokuje siromaštvo, male plate itd, jer se ne troši u našoj zemlji. On se troši na Devičanskim, Britanskim ostrvima, Kukovim ostrvima, belosvetskim destinacijama itd. On je otet od građana Srbije. Dakle, nije u sistemu, pravi dvostruku štetu. Svako štekovanje preteranog bogatstva prouzrokuje preterano siromaštvo. Oni su u proizvodnji preteranog siromaštva, malih plata, otpuštanjem 600 hiljada radnika bili šampioni. Tu im nije bilo ravnog na svetu. Ne znam da li se neki revizor bavio Draganom Đilasom, riđom lopužom. Dakle, to je onaj koji se hvali da je on mogao da napravi metro daleko jeftinije nego što se planira sada da se napravi. Umesto podzemne železnice, napravio je podzemne kontejnere. Most na Adi je trebao po prvoj projekciji da košta 90 miliona evra, po drugoj, pred samu izgradnju, trebao je da košta 116 miliona evra, a na kraju je koštao 450 miliona evra. Dakle, koštao je pet puta više od prve projektovane cene ili četiri puta više od druge projektovane cene, jer je on to radio na osnovu projekcije cene čelika, pa je to sa 90 uvećano na 116, a potrošio je 450 miliona. Gle čuda, spojio je dve mesne zajednice u Beogradu i da bi taj most sada bio u funkciji, treba nam, po proceni arhitekata, 2,4 milijarde. Dakle, to je savez lopuža koji nije u zatvoru zahvaljujući sudijama tipa Majić. Dakle, to su one iste sudije, a u nastavku ću reći, koje su išle u zajedničke programe USAID itd, u američku ambasadu. Idemo dalje, Goran Ješić. Vi ste radili kontrolu u opštini Inđija 2013. godine. Ja sam već rekao da ste to uradili na profesionalan način. Tamo ste našli svašta. Tamo ste napisali sedam krivičnih prijava, ja se nadam da nisu zastarele i tražim od tužioca, zahtevam sa punim pravom da to procesuira, odnosno da optužnice prosledi sudstvu i da se to procesuira, jer to što je urađeno na teritoriji opštine Inđija nije urađeno nigde u Srbiji, to vi svakako znate.

Do avgusta 2012. godine bio je predsednik opštine, a onda ga je nasledio Petar Filipović protiv koga ste, takođe, podneli krivičnu prijavu, sa pravom. Podneli ste krivičnu prijavu i protiv predsednika skupštine opštine Aleksandra, ne mogu sada tačno da se setim prezimena, ali ću se setiti. Podneli ste krivičnu prijavu sa pravom protiv Uroša Ćuruvije, direktora Direkcije za izgradnju opštine Inđija, podneli ste krivičnu prijavu protiv načelnika uprave Steve Milaković, podneli ste krivičnu prijavu protiv direktora vrtića, čini mi se da se zove gospođa Uzelac i podneli ste krivičnu prijavu protiv direktora, čini mi se kulturnog centra. Podneli ste krivičnu prijavu protiv svih koje ste kontrolisali, dakle toliko su bili ogrezli u kriminalu i podneli ste još četiri prekršajne prijave. Dakle u Inđiji je, recimo „Trejd junik“ centar. Opština je kupila poslovni prostor u sirovom stanju, to znači izgrađeno, omalterisano, neokrečen, bez instalacija, itd, za kvadratni metar po ceni 1.954 evra bez PDV. Sa PDV je to preko 2.300 evra. I dan dan danas u Beogradu možete kupiti potpuno opremljen poslovni prostor za manje pare. Još čudo, taj poslovni prostor je bio pod hipotekom. Dakle opština je kupila poslovni prostor koji je bio pod hipotekom za cenu od 2.300 evra i verovatno ste zbog toga podneli krivičnu prijavu. Taj isti nabavljeni prostor, zaključkom opštine Inđija, takav nedovršen, izdaje se Univerzitetu u Novom Sadu bez naknade iako za njih nije bio kupljen na 20 godina bez ikakvih naknada. Taj „Trejd junik“, odnosno TKU centar kako se zvao, u nastavku vašeg izveštaja piše da je dobio pravo da komunalije i građevinsko zemljište plati na 60 rata, mimo zakona. Na konto toga je predsednik opštine zatečen u pent hausu od 250 kvadrata. Samo mu je terasa imala 50 kvadrata, i to govori o poštenju Gorana Ješića i naravno zahvaljujući tome što je bio u programu USD zajedno sa sudijom Majićem i sa još nekim ljudima kao mladi lider, verovatno ima neko pokriće, jer koliko ja vidim nama su SAD 2009. godine gotovo preuzeli potpunu kontrolu nad tužilaštvom i nad pravosudnim organima, otuda čudne presude i otuda ovi ljudi na slobodi, bez obzira što ste vi podneli krivične prijave i verujem da je to za zloupotrebu položaja, i verujem da nisu zastarele, i verujem da će se naći pravosudni organi, neki, koji će konačno to procesuirati. Takođe, moram i da ukažem da ste izvršili nedavno kontrolu Dveri. Dakle, ja sam pisao prijavu za nenamensko trošenje 30 miliona dinara, koje su iz predsedničke kampanje neutrošene, umesto da vrate u budžet Republike Srbije, gospoda iz Dveri ispumpali na lažne preduzetničke radnje za fiktivne poslove i tako oštetili budžet Republike Srbije za preko 250.000 evra. Vi ste kontrolisali jedan period jedne godine, niste iskontrolisali sve, ali ste nedvosmisleno naišli na takve prekršaje. Zato pozivam, s obzirom da krivična prijave već postoji, nadležno tužilaštvo i sudove da procesuiraju, bez obzira što se radi o Boškiću Ljotiću Žutiću Đilasovom pomoćniku da konačno uzmu i da procesuiraju taj slučaj, jer je budžet Republike Srbije oštećen za taj novac i da zajedno sa njim odgovaraju sva ona lica koja su registrovana te preduzetničke radnje, a radi se sa osobama koje su bili na izbornoj listi Boškića Ljotića Žutića političke stranke koja sebe zove Dveri. Na kraju da kažem, da nije nama problem revizija, nama su problem pravosudni organi, pravosudni organi koji su zamislili da sem što političari ne trebaju da se mešaju u sudstvo, ja s tim mogu da se slažem, ali ne mogu ni sudije da se mešaju u politiku. Nezavisno sudstvo nije nezavisno zato što su nezavisni od nas koji se profesionalno bavimo politikom. Oni su nezavisni od politike. Znači nije samo da ja ne smem da se mešam u njihov posao, već je to dvostrano. Ne smeju ni oni da se mešaju u naš posao, ne smeju da idu u političke emisije da ocenjuju rad Skupštine, poslanika, itd. Kad su to učinili digli su sve sudije, Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud itd, a pri tome zaboravili da kažu da su sudije zajedno sa advokatima napravili lobističku kuću, zajedno sudije i advokati, upravo zato da spreče da oni koji su ih postavili. Mi imamo sud žute partije, mi imamo sudije 2009. godine koji su čuvenom reformom sudstva, u stvari deformu sudstva, deformisanjem, dakle koji su dovedeni od strane onih koje bi sada trebalo da gone. Zato ne želim da se razočarate, ali morate imati strpljenja da konačno to pravosuđe bude uistinu nezavisno i da goni počinioce koje sam opisao u ovom svom govoru. Hvala. Izvolite predsedniče. Hvala predsedavajući. Hvala svima koji ste se javili i govorili i podržali na bilo koji način rad DRI. Zaista se svima zahvaljujem i izražavam veliko zadovoljstvo u ime svih zaposlenih u instituciji, u ime koleginica i kolega koje su danas sa mnom ovde, naravno i u svoje ime, mnogo vam hvala na prilici da smo mogli u ovom visokom domu da iznesemo izveštaj o godišnjem radu institucije pred vama, jer vi ste osnovali DRI. Kontrolna funkcija je u vašim rukama, a mi svojim radom vam samo pomažemo time što vam upućujemo izveštaje o svakoj reviziji, svakog subjekta kod koga to izvršimo. Sve naše revizije su na sajtu, sve su javno dostupne svim zainteresovanim i pojedincima i zainteresovanim stranama. Ono što želim da kažem jeste da je ovo zaista jedan svečani dan za DRI. Ovo je jedna zaista čast da smo dobili i pohvale, ali i obaveze, naravno i kritike, jer ne možemo očekivati da ćemo od svih u svakom trenutku dobiti i kritiku i pohvalu, to nas čeka. Dakle, sigurni smo mi u onu antičku da se ne vole baš mnogo donosioci loših vesti, ali mi ćemo kao profesionalci raditi svoj posao, sigurno otvoreno, sigurno istinito i objektivno, da li se to nekome sviđalo ili ne u nekom momentu, ali mi smo spremni da to uradimo, jer je to interes države i mi ćemo za dobrobit države i njene potrebe da se urede finansije davati izveštaje koji će biti zaista zasnovani na dokazima. Mi smo u Savetu institucije u 2018. godini načinili velike promene, ne samo u organizaciji, u upravljanju, u rukovođenju, u liderstvu, u upravljanju kadrovima, nego promene i u načinu rada. Pojedinačno zasebno su sve revizije odvojene. Rade se brže, veći broj subjekata, evo to smo i primetili, a sada će biti i veći broj izveštaja o reviziji i svrsishodnosti. To znači da će i veći broj poslanika kroz poslaničke, da kažem, odbore biti više tema, jer biće teme iz oblasti javnih službi, iz oblasti ekonomije, zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja, obrazovanja, zaštite životne sredine, iz svih oblasti. Tako da ćemo imati i češću i veću mogućnost da budemo zajedno kod izveštavanja. Ono što mogu u ime institucije da kažem ovde je da smo zaista potpuno nezavisni u planiranju, sprovođenju revizije i u izveštavanju. Naravno, i ovo izveštavanje to pokazuje. Dalje, dajemo mnogo na tom pitanju pokretanja inicijative za promene i izmene i dopune propisa koji prouzrokuju ili mogu prouzrokovati negativne efekte i pomoći i samim korisnicima da lakše savladavaju određena pitanja i probleme i dileme, jer ako nešto nije dobro uređeno, nije dobro ni za nas kao kontrolni organ. Sigurno je da ono što imam da kažem je samo želja da se ovako nastavi dalje. Što se tiče DRI, mi smo tu da radimo svoj posao stručno, nezavisno i, naravno, zasnovano na dokazima i mi ćemo svoje izveštaje upućivati vama, a podrška koju nam dajete je, isto tako, informacija i korisnicima, da je kredibilitet institucije ojačan i da je time potreba da njihovu, svoju odgovornost povećaju, upravljačku, sigurno otvorena da i oni učine i sa svoje strane. Time ćemo sa svih strana doprineti da stanje u Srbiji bude bolje. Hvala vam na ukupnoj pažnji. Saradnja sa Narodnom skupštinom je bila uvek dobra, odlična, a mi smo sad i u projektima USAID i UNDP da ta saradnja bude što više obogaćena, da komunikacija i način izveštavanja bude kraći, jednostavniji, razumljiviji, prihvatljiviji, kako bi se na najbolji način sporazumeli. Siguran sam da najveću saradnju imamo sa Skupštinom, naravno i sa drugim zainteresovanim stranama, ali nam je saradnja sa Skupštinom najbitnija, jer preko vas mi sarađujemo sa građanima. Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem jedinstveni pretres. Sa radom nastavljamo sutra u 10.